To za prvé.

K další faktické poznámce se přihlásil pan poslanec Kubíček. Pane poslanče, máte slovo.

To byl pan poslanec Kubíček, další faktická poznámka, pan poslanec Kasal. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Takže na to jsou předpisy a ty jsou jasně dané, a jestliže tohle zakážeme, tak já nevím, v čem to budeme dělat. Děkuji.

Pane poslanče, máte slovo a dvě minuty.

To znamená, to jde proti sobě, buď platí jedno, nebo druhé.

Prostě situace se změnila, tak by se měl změnit i pohled to, co říkala tady moje ctěná kolegyně, i pohled Evropské unie. Děkuji pěkně.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím přednést opravdovou faktickou poznámku, protože tady jsme v prvním čtení návrhu zákona, který předložila vláda ANO, ministr ANO, diskutují tady mezi sebou poslanci ANO. Prosím, pojďme tedy společně ten zákon přikázat do výborů, kde právě ty otázky, které tady mezi sebou vy teď diskutujete, budou důkladně probrány.

Děkuji a k faktické poznámce máme přihlášeny čtyři poslance, respektive i poslankyně.

Takže se chceme dozvědět váš názor a názor paní ministryně na tuto problematiku.

Já bych chtěla zareagovat na pana poslance Jákoba, prostřednictvím pana předsedajícího...